Váš čas. Děkuji. S přednostním právem pan předseda Bartošek.

Jsme přesvědčeni, že naše pozice je v rámci Evropské unie a také aliančního spojenectví v rámci NATO. A z toho důvodu je také důležité, abychom své závazky, které máme, naplnili. Jenom pro pořádek, jak zde padaly otázky, k čemu je to vlastně vůbec dobré, že se vysílají a že máme zahraniční mise, tak kromě toho je to zmírňování nestability v daných regionech.

Já jsem rád, že Česká republika své závazky plní. Každopádně to, co já vnímám, je, že se do určité míry redukují počty vojáků na našich misích, a to v kontextu toho, co říká paní ministryně financí, že náklady na armádu Česká republika nebude plnit tak, jak se zavázala, vnímám jako jednu z věcí, která by mohla poškodit reputaci České republiky z toho důvodu, že my jsme vždycky byli jeden ze států, který co se týká počtu vojáků v misích, tak jsme plnili. A to byl náš příspěvek, byť jsme nebyli schopni dát 2 procenta HDP na obranu, tak jak jsme se zavázali. A tady se chci zeptat, jakým způsobem, pane ministře, budete koncipovat rozpočet příštího roku, jakým způsobem plánujete dodržení aliančních závazků a zda skutečně budeme schopni obhájit v rámci Aliance to, jakým způsobem se česká vláda v oblasti obrany a aliančních závazků chová. Měl bych pár věcí, na které bych se chtěl zeptat. Jedna z nich je, že v rámci misí schvalujeme ty horní stropy.

To znamená, zda je plán a dokdy případně ty naše počty v rámci misí navýšit.

Další věc, která mě zajímá, je otázka Pobaltí. Vždycky jsme tam drželi zhruba jednu rotu, v současné době to není naplněno, a tak se chci zeptat, co se týká Pobaltí, zda plánujeme navýšit počet vojáků.

Poté bych se chtěl zeptat, jakým způsobem a bylo to zde opakovaně zmíněno se Česká republika zachová v Mali poté, kdy se ukončí velení této mise, a jakým způsobem se to promítne do případného počtu vojáků v Mali. A poslední věc.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji. Končím všeobecnou rozpravu. Ptám se, zda je zájem o závěrečné slovo. Pan ministr? Jako navrhovatel, poté zpravodaj. Ale vy jste se dohodli, dáma má přednost. Pro informaci ostatních, jedná se o bod, ve kterém neprojednáváme ani zákon či mezinárodní smlouvu, a je zde vůle všech poslaneckých klubů, abychom tento bod dokončili. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda po ukončení obecné rozpravy jako zpravodajka reagovala na některá vystoupení kolegů.

Takže není pravda, že by Afghánistán byl bez mandátu. To za prvé.